Děkuji. Pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Čižinský.

Tak mě by zajímalo jako poslance Parlamentu České republiky, pane ministře, co není připravené na tom tendru?

Děkuji.

Ale v konečném důsledku a tady si myslím, že je skutečně úplně jedno, jestli to člověk zaplatí jako spotřebitel elektřiny, nebo daňový poplatník, tam nerozumím rozdílu mezi státem a mezi promítnutím té ceny do ceny elektrické energie, tak prostě tento princip je nemravný, nejsou tam limity, nejsou tam konečné garance, které by byly omezeny. Prostě je to bianko šek. Samozřejmě, zazní tady oběma směry. Ale pokud by byl předpoklad, že to bude všechno výhodné, tak tady ten zákon vůbec nemáme.

Pan poslanec Lipavský, poté paní poslankyně Langšádlová.

Vážený pane předsedající, děkuji za to, jak řídíte tuto schůzi. Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Onderka. Pan premiér Babiš neřekl, že tendr není připravený. On řekl, že je špatně připravený. A pravděpodobně poté, co proběhla debata zde ve Sněmovně, poté, co proběhla nějaká setkání, dočetli jsme se v novinách, že se sešel se zástupci francouzské energetické společnosti, tak prostě došel k závěru, že to není dobře připravené.

Nebo to ví a jeho zájmy jsou nějaké jiné. Nebudu tady opakovat procedurální návrhy, které už mnohokrát neprošly, ale myslím si, že je velký rozdíl mezi tím, jestli je něco připraveno, a jestli je něco připraveno špatně. Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Já si myslím, že je zcela namístě tuto diskusi přerušit, je zcela namístě požadovat informace od vlády. A říkám to i jako členka vládního výboru, protože my jsme nedostávali dostatečné informace. Sama skutečnost, že ČEZ nezohlednil do zadávací dokumentace bezpečnostní zájmy státu, již to samotné je natolik závažnou informací, že si myslím, že je potřeba informovat Poslaneckou sněmovnu, projednat to na bezpečnostním výboru. Je nezbytné to projednat i na rozpočtovém výboru, protože jenom v letošním roce schodkem letošního a plánovaného příštího roku jsme se dostali k jednomu bilionu, tisíci miliardám schodku rozpočtu. Ta situace se oproti době, kdy jsme se o tom financování bavili, také zásadně změnila.

Samozřejmě má to i ten politický rozměr. My už jsme jednou zažili to, kdy zástupci státu lítali do Moskvy. To, co tady bylo řečeno, je velmi závažné. Děkuji.

Omlouvám se vám, že jsem to neřekla hned.

Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Návrh na přerušení nebyl schválen, byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v debatě. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom velmi krátce chtěl zareagovat na kolegu Čižinského, který velmi správně řekl, že v zásadě je jedno, jestli tu cenu zaplatí koncový spotřebitel elektřiny, anebo jestli ji zaplatí daňový poplatník prostřednictvím státu a dotované ceny celého toho projektu. Ten problém je, že zhruba 30 % z těchto peněz půjde do rukou soukromých akcionářů ČEZu.

Proto je tady i ten můj pozměňovák, který alespoň formálně limituje období té podpory na třicet plus dalších, eventuálně dalších, deset let v případě, že by to bylo skutečně nutné, ale ne nadosmrti.